Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, v úvodu mi dovolte poděkovat všem občanům naší republiky, kteří se zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům, všem starostům, starostkám, kteří se podíleli a podílí na realizaci pomoci, současně také i našim úřadům práce.

Souhlasím s vyjádřením přítomného pana ministra práce a sociálních věcí, že naším cílem je maximálně efektivním způsobem podpořit ty, kdo pomoc skutečně potřebují. Důležité je také ověřit konkrétní situaci žadatelů o humanitární dávku, současně také co nejméně zatěžovat naše úřady práce. Otázkou ale zůstává, jak bude vyřešeno financování v rámci schváleného státního rozpočtu. I přes zpřísnění podmínek podpory pro uprchlíky totiž úřady očekávají podle původních materiálů k návrhu náklady na úrovni zhruba 100 milionů měsíčně. A já se tedy ptám, kde najde Ministerstvo financí potřebné peníze v rozpočtu a jak to může zvládnout předkladatel normy, Ministerstvo práce a sociálních věcí? Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet. Celkově lze předpokládat měsíční náklady na úrovni přibližně 900 až 970 milionů korun, konstatuje se v předkládací zprávě Ministerstvo práce a sociálních věcí s odkazem na již vyplacené dávky. V rámci materiálu jsou uvedeny také významné rozpočtové dopady. Materiál se však nijak nezaobírá otázkou, jak budou tyto dopady pokryty, což já osobně považuji za zásadní nedostatek. Obecně vždy platí, že kapitola státního rozpočtu, která předkládá legislativní změnu ve své gesci, si musí zajistit finanční krytí v rámci svého rozpočtu, respektive střednědobého výhledu, a varianta, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na nutné náklady peníze v rozpočtu primárně zajistí pomocí přesunů ve svých zdrojích, jinými slovy, ušetří jinde, je podle mě nereálná. V návaznosti na uvedené a v souvislosti se snahou o konsolidaci veřejných financí požadujeme do všech relevantních částí materiálu doplnit, že příslušné kapitoly si uhradí náklady, související s tímto materiálem, z vlastních rozpočtových limitů bez dostatečných požadavků na státní rozpočet to konstatovalo Ministerstvo financí. Je tedy otázka, zda požadované stamiliony dokáže kvůli dalším nutným výdajům státu pokrýt vládní rozpočtová rezerva. V této otázce podle mě musí být jasno.

Proto tedy chci upozornit na to, že pro uprchlíky je ta situace ještě daleko složitější. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji.

K pomoci první měsíc má energii kdekdo, ale těm, co pomáhají nyní i po roce, je opravdu třeba poděkovat nahlas, a je škoda, že to ministři nedělají.

Systematická evidence neexistuje.

Nikdo neví. Chtěla bych vám říct, že na rozdíl od ministrů, kteří od sebe tu pomoc nyní odhazují, my na obcích a městech ji musíme odpracovat.

Jinak obecně musím říci, že se na sociální odbor občané z Ukrajiny obrací průběžně s různými žádostmi.